Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Aleš Dufek.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom navrhnout změnu zpravodaje, aby to místo mě byl pan poslanec Kolář. Je to po dohodě, tak aby sledoval i úvodní vystoupení zástupce předkladatelů. Ano, beru na vědomí.

Tak pojďme hlasovat.

Nyní tedy prosím za navrhovatele pana poslance Aleše Dufka. Dámy a pánové, dovolte mi, abych poměrně velmi stručně uvedl sněmovní tisk číslo 276.

Abych jakýmsi způsobem omezil určité emotivní záležitosti a věc co nejvíce zkrátil, budu pouze citovat tři odstavce z důvodové zprávy.

Některým z vás děkuji za pozornost. Ještě bych si dovolil podotknout, abychom pak v rámci hlasování o tomto tisku hlasovali rovněž o prodloužení lhůty k projednání tohoto návrhu o 60 dnů. Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Budu velmi stručný, nebudu tady zdržovat. Tento tisk považuji za jakousi reakci na ten tisk, který jsme probírali jako předešlý, tedy manželství pro všechny.